To, že nepostoupilo to jednání, není vinou Komunistické strany Čech a Moravy.

Uvědomuji si to, že to je naše rozhodnutí, kterým to prodlužujeme.

Ale ta činnost nesměřovala k tomu, abychom společně tu odpovědnost nesli. Část opozice to využila, promiňte mi, jako součást předvolebního boje. Vláda neplnila úkoly, které tam byly jednotlivě při prodlužování stavu dány. A myslím si, že a teď nechci citovat žádné paragrafy a nejsou ani součástí návrhu na usnesení že vláda má možnosti. Proto jsme si po důkladné právní analýze řekli, že pokud vláda není ochotna dobrovolně na základě dohody naplňovat usnesení, naplňovat své úkoly v rámci nouzového stavu, tak že nezbývá nic jiného, než aby byla postavena před nutnost využít jiné právní předpisy, aby zajistila boj proti pandemii COVID19 a přitom byla schopna najít větší pochopení u mnohem širší skupiny obyvatel, ale i u těch, kteří momentálně nesou odpovědnost v jednotlivých krajích.

Takže nakonec jsme my byli donuceni, abychom vládu vystavili tomu úkolu, který dobrovolně plnit nechtěla. Chápeme, že to znamená pro vládu velké zatížení, ale také chápeme, že bez toho, aby akceptaci jednotlivých povinností prosazovalo více lidí, není možné dosáhnout.

To znamená, aby přesně specifikovala nové infrastrukturní podniky, které jsou podstatné pro další plnění úkolů boje proti pandemii.

Ale to není naše věc, kde je. Je to věcí vlády a je potřeba, aby ho projednala co nejdříve a předložila nám ho, a abychom ho byť ve stavu legislativní nouze tady projednávali co nejdříve.

Ne všechny... ne všechny pracují podle mého soudu na úplné profesionální úrovni.

Ano, byla to hrubá chyba, kterou žádná vláda potom už nenapravila.

Za čtvrté, žádáme ministra obrany, aby projednal s náčelníkem Generálního štábu opatření, které může ve své velitelské pravomoci učinit ve prospěch setrvání příslušníků Armády České republiky ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Je to jeho pravomoc. Kolega Ondráček tady dokonce citoval paragrafy zákona. Takže nemyslím si, že je potřeba to mít v usnesení. Je to v jeho pravomoci, je to možné. Za páté, žádáme ministra vnitra, tedy Poslanecká sněmovna, aby přijal opatření, která může učinit v rámci integrovaného záchranného systému pro zajištění realizace, a zejména kontroly přijatých opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.